Takže u tohoto materiálu já nebudu navrhovat odmítavé stanovisko, ale chtěl bych, aby Ministerstvo vnitra i u tohoto útvaru zařídilo přes policii, aby nedocházelo ke zneužívání institutu důležitý zájem služby. Popřípadě, pane ministře, když se zde pohybujete, můžete se těch kluků zeptat, že ten, kdo se ozve, tak je zašlapán, bez odměn, bez ničeho. Tisíc korun za rok? Pět set korun? Dvanáct set? Kolik má jejich nadřízený? Tři sta tisíc, možná i půl milionu, možná dostane generálskou hodnost, vlastně už dostal.

Máme na to několik rozsudků, a v případě, že policista odjíždí do lázní, v případě, že policista je velen na dovolenou, tak to není důvod pro to, aby jiný policista za něj pracoval zadarmo.

U policie bohužel je to tak, že se ozvou jednotlivci.

Příslušníci vězeňské služby na Borech to dokázali. V současné době u vězeňské služby je několik žalob, které, předpokládám, také vyhrají. A až se policisté jednou přestanou bát a podají hromadné žaloby, tak budete muset do rozpočtu Ministerstva vnitra nalít desítky milionů, aby s tím ty hodiny odsloužili. Takže já zde apeluji na to, aby byl dodržován důležitý zájem služby, aby odsloužené hodiny byly policistům buď zaplaceny jako přesčas, popřípadě jim bylo uděleno náhradní služební volno, a ti policisté také mohli být se svými rodinami a nemuseli zde trávit desítky a stovky hodin zadarmo. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

Popsal realitu. Ale já tu realitu znám ze své praxe, a to už u policie nejsem osm nebo devět let. To trvá. To je běh na dlouhou trať. A přesně co tu popsal o policistech, tak to nejsou jen tito policisté. Ale bohužel to není jenom tady, je to opravdu v celé policii. Já nevím, jak se k tomu vyjádří pan ministr, ale není třeba označovat jenom tyto policisty.

Já si myslím, že to je individuální. Ale ta služba, to je popsaná realita Policie České republiky. Já vám také děkuji. Pan ministr, prosím. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem moc neporozuměl tomu, že se snažíme stavět velitele proti mužstvu tím, že mají odměny nebo generálské hodnosti. Generálská hodnost je věc, kde stát vyjadřuje určitý druh úcty člověku, který sloužil mnoho let státu. Já si vážím všech policistů a policistek, a proto s nimi mluvím a debatuji a diskutuji. Ale dveře Ministerstva vnitra i Policejního prezidia jsou jim otevřené. My jsme v současné době v situaci, kdy jsme si velice dobře vědomi, že otázku 150 hodin řeší koaliční smlouva. Já jsem právě kvůli tomuto před několika měsíci vytvořil pracovní skupinu, v této pracovní skupině jsou zástupci bezpečnostních sborů.

A bude se to vztahovat pouze na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události. A samozřejmě než s tím půjdu do Poslanecké sněmovny, požádal jsem premiéra České republiky, aby to projednala koaliční rada. Já se bojím jedné jediné věci, protože to je změna služebního zákona, které jsme se léta bránili, a to primárně z důvodů debaty o výsluhách, a já tady z tohoto místa chci jednoznačné říct, že se naše novela výsluh nijak nedotkne.

Pan poslanec Schwarz prostřednictvím pana předsedajícího na mě kývá, protože zná situaci v policii. A ještě mi, vážený pane poslanče, dovolte odpovědět. Jestli to je pravda, tak se budu ptát vedení policie, jestli to myslí opravdu vážně.

Já jsem dostal několik desítek mailů od policistů, kteří mi napsali. Většina z nich se samozřejmě bojí podepsat, což se jim vzhledem k tomu, že znám výkon služby, ani nedivím. Obracím se na vás, abych vám sdělil informaci, jak to chodí u nás na prvním oddělení Útvaru pro ochranu zastupitelských úřadů a ústavních činitelů ochranné služby s takzvanými 150 hodinami. Bohužel nemám dostatek odvahy, abych se pod vše, co vám sdělím, podepsal, ale nerad bych si pod sebou řezal větev, což jistě pochopíte. Na začátek bych chtěl říci, že mi nevadí chodit do práce ve službě přesčas, ale byl bych rád, kdybych za ni byl adekvátně odměněn, neboť jak nám říká samotná základní listina práv a svobod, za práci má být člověk náležitě odměněn. U nás na oddělení je několik desítek lidí, kteří mají každý rok odpracováno 150 hodin zdarma. Já osobně mezi ně patřím, jak už jsem říkal. Osobně s tím nemám zase tak velký problém, ale za to, že pracuji nad rámec svých povinností, bych byl rád alespoň odměněn.

To je špatně.

U nás je běžné, že na přesčas chodí vždy několik lidí, většinou kolem pěti, ale výjimkou nejsou ani počty deseti lidí. Na pokrytí služby je potřeba 29 lidí v případě, že nejsou výjimečné situace, například Francie. Pak se pochopitelně počet lidí ve službě zvyšuje. Ale dá se říci, že prakticky neexistuje den, kdy v práci není alespoň jeden člověk na přesčas.